Děkuji za slovo. Já vás ještě chvíli přeruším.

Děkuji. Přečtu doporučení garančního výboru. Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona ve druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky hlasovat ve třetím čtení o pozměňovacích návrzích podaných k novele zákona, kterým se mění zákon č. 96/1994 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytování zdravotní péče a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím pořadí. Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán. Za prvé, návrhy legislativně technických úprav podle § 95 přednesené ve třetím čtení ty předneseny nebyly. Druhé hlasování o pozměňovacím návrhu A1, dále A2, pak by se hlasovalo společně A3 až A8, další hlasování A9 a A10, další hlasování A11 až A23 společně, jako další hlasování by se hlasoval pozměňovací návrh pod písmenem B, dále C1 až C11 společně a pak hlasování o návrhu zákona jako celku.

Prosím. Než vám dám slovo, přečtu ještě omluvenku. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Pokud zazněl návrh A1 v pořádku, A2 v pořádku, pak zazněl návrh na A3 až A8, tady bych navrhl, abychom to rozdělili a mohli bychom hlasovat body A3, A4, A7 a A8 jedním hlasováním, dalším A5, A6, pokud by to bylo možné. A u těch dalších bodů A9 až A10 je v pořádku.

Já myslím, že byste to mohli podpořit, jenom budeme mít asi o pět hlasování víc. Děkuji vám.

Prosím paní zpravodajku, aby pokračovala v přednášení procedury. Došlo tady ke změně procedury hlasování. O proceduře budeme v každém případě hlasovat, tzn. nejdřív by se mělo hlasovat o protinávrhu a potom případně o návrhu, pokud tedy nebude nějaká shoda na tom rovnou postupovat takhle, ale raději bych to udělal tak, že budeme nejdříve hlasovat o tom protinávrhu, a pokud nebude schválen, tak o návrhu. Děkuji. V tom případě věřím, že jsme tady všichni. Zahajuji hlasování o proceduře, tedy o protinávrhu pana předsedy Stanjury.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji. Návrhy legislativně technických úprav nebyly předneseny.

Prosím o stanovisko výboru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Děkuji. Prosím o stanovisko výboru. Děkuji. Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Jedná se o vzdělávání, doplnění podmínky vzdělávání psychologů, úpravy pro vzdělání klinického logopeda, povolání jiného odborného pracovníka. Stanovisko garančního výboru: doporučující. Děkuji. Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Stanovisko garančního výboru je doporučující. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím další návrh.